A jestli dovolíte, tak jenom pár slov k tomu, co dělá Ministerstvo zemědělství. Já to rozdělím na tři oblasti.

Včera naposled jsem byl venku a bylo to tam vidět. Od příštího roku to bude platit na území celé České republiky. Teď to kritizujete? Nikdo neměl odvahu to zvednout. Prosím, kritizujte to, co je pravda. Jsem na to připraven. Jsem připraven na debatu. Živočišná výroba, další opatření, dostatek organické hmoty v půdě.

Děláme. S tím souvisí velmi úzce soběstačnost. Prosím, podpořte to. Pozemkové úpravy. Po mém nástupu se změnila metodika na pozemkové úpravy a řekl jsem, že na základě zkušeností, které s tím budou, se udělá nový zákon k pozemkovým úpravám. Máme ho dneska tady. Za to chci poděkovat, včetně pozměňovacích návrhů. Další opatření, která děláme, agroforestry. Všichni o tom mluvili strašně dlouho.

Ale my nemůžeme podporovat jenom závlahy.

Tato studie neexistovala. Nebyla hotová. Nebyla ani zadána. Co se týká této studie, tak vám chci říct, že v řádu dnů nebo maximálně týdnů bude představena a bude naprosto jasně dáno krokovník na dalších deset let.

Co se týká bodu dva vodohospodářská opatření. Ano, jenom.

Milion lidí! Ale prosím, těch patnáct projektů není výhled. Je tam stavební povolení, všechny věci a tak dále. To znamená zvětšení kapacity. Druhá věc je vodárenské nádrže, věci okolo.

A tam dochází ta voda.

Chci říct, že to není plán výstavby přehrad.

Není to plán výstavby. Jsou to chráněná území pro eventuální výstavbu.

Co se týká opatření v lesích, také to tady zaznělo.

A to je ta věta, za kterou jsme kritizováni, že to neděláme. Tak jenom řeknu zase dvě čísla.

Takže to je ten poměr.

Kompenzace vlastníkům. Kompenzace vlastníkům přeloženo je podpora výsadby nových lesů. Teď máme plánováno 7 miliard včetně Lesů České republiky. Poprvé.

Takže to jsou tři věci.

A chtěli bychom takto chránit území okolo vodárenských nádrží a vodních zdrojů. To je ten náš vstup do těch ekologických opatření.

Všechny osázené stromy. Já jsem to vzal, jenom tady jsou všechny dotace jednotlivě vypsány, kolik jsme dali a komu jsme dali. Tam se najdou všichni obce, soukromé osoby, právnické i fyzické. Mám jenom jednu prosbu. Nepoškozujte české zemědělce.